Tedy s podílem, který navrhuji i pro úrazové pojištění. Přitom penzijní společnosti musejí navíc oproti úrazovému pojištění vynakládat peníze například na získávání klientů. Na zhodnocování úspor klientů.

Na náklady spojené se státním dohledem a regulací. Každoroční informační činnost pro každého klienta, který dostává výpis. Dále na vyřizování dotazů. Řady změn smluv a podobně v průběhu roku. Na správu státního příspěvku a jeho vyúčtovávání. Na námi přijímané legislativní reformní změny, vynucené transformace nebo třeba zřízení druhého pilíře. Je to nepoměrné k tomu, co je spojeno a jak je uvedeno v dopise pana generálního ředitele Svazu průmyslu a obchodu s činností v rámci úrazového pojištění. Co ještě dodat? Jakou jinou analýzu než srovnání mám předložit? Za 21 let si dvě pojišťovny, které jménem státu a na účet státu provádějí zákonné úrazové pojištění, odečetly pro paušální správní režii na 13 mld. korun. Rozumím tomu, že z nižší vybrané částky, a to je to srovnání Kooperativy pojišťovny a České pojišťovny, že z nižší vybrané částky jsou určité konstantní náklady neměnné. Ale srovnatelnost agendy a nákladovost pro úrazové pojištění je i tak řádově menší než u mnou zmíněných organizací.

Ta po transformačních nákladech zvýší svou marži minimálně a přehled i úspěšnost výběru stoupne maximálně. Úrazové pojištění se tak logicky spojí s agendou důchodového pojištění a nemocenského pojištění. A pokud by se, což si opravdu nepřeji, koalice rozhodla o delegování této činnosti znovu na privátní sektor, budou nově schválená 4 % určitou kotvou pro stanovování budoucích nákladů pro nové zájemce. Vážené kolegyně a kolegové, bude na vašem rozhodnutí, jak budete hlasovat, a to i o zvýšení příjmů do státního rozpočtu.

To je asi tolik, co nám zatím chybí při vyjednávání pro zafinancování minimálních potřeb pro sociální služby.

Hodně bych se divil, ale vnímám reálnou situaci, tak jak to chodilo a chodí, takže tomu i trochu rozumím. Děkuji vám za pochopení.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, před chvílí se tady mluvilo o využívání a nevyužívání přednostních práv v určitých souvislostech. Jsme ve třetím čtení, kde mají být předkládány, já jsem politikem mladým, ale vím, že by měly být předkládány návrhy na legislativní změny nebo gramatické úpravy, a ne obsáhlé zdůvodňování a zneužívání tohoto bodu. Myslím, od této praxe bychom měli ustoupit, a nevím, jestli je přípustné, abych teď přenesl návrh na zamítnutí pozměňovacího návrhu pana poslance Opálky. To už přípustné podle jednacího řádu není, pane kolego, protože to vyjádříte ve třetím čtení pouze hlasováním. Děkuji za dodržení času. Dál v rozpravě ještě pan zpravodaj a potom pan poslanec Zavadil. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, tak jako v každém čtení, v prvním i ve druhém, je rozprava. V rozpravě má možnost vystoupit každý, s přednostním právem taky zpravodaj.

Není to žádný prohřešek proti jednacímu řádu ani zvyklostem, které tady máme. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. A trošku mě zarazilo, že by někdo chtěl tento pozměňovací návrh zamítnout.

Prosil bych pana předsedajícího...

To je druhá poznámka. A třetí poznámka.

My jsme si řekli čtyři. Použili jsme pozměňovacího návrhu, který kdysi předložila strana ODS, a jak už tady bylo řečeno, neprošlo to.

Děkuji. Kdo dál v rozpravě?